Od ekonomických cyklů, přes covidovou hysterii a následná protiústavní opatření, až po šílené nápady Evropské komise a těch, do v Bruselu vládnou. Nechci být zlý prorok, ale pokud ekonomická krize obletí svět, pak čekejme další vlnu i ekonomických migrantů, za kterou můžou opět ti, kdo v Bruselu podporovali migrační politiku EU, ti, kdo podporují americké agrese a ti, kdo současně podporují ekonomické vysávání třetího světa. Bohužel některým jedincům nedochází, že pod vývozem takzvané západní demokracie, se skrývá jediné. A nejde jen o drancování přírodních zdrojů surovin, ale také naopak o vývoz vlastních přebytků, který se startuje vývozem západního konzumního stylu.

A ona dokonce to zdražování energií podporuje. No tak, zaskočilo.

Během velmi krátké doby uvidí, že v podstatě ani vláda hnutí ANO v demisi nevyřešila zdražování a nevyřeší ho ani dnes.

No, tu sílu bychom měli, ale oni nemají odvahu.

A nejlépe také těch jaderných.

Už nám zlikvidovali, vážené dámy a pánové, například potravinovou soběstačnost, v základních potravinách. A věřte, že to v případě krizí legrace také není.

Ale měli bychom se bavit o systémovém řešení, co dál.

Tahle kolona se po hodině už nerozjede.

Premiér prý suverénní země pan Babiš své oponenty utlouká argumentem, že mu nějaká paní komisařka, eurokomisařka, řekla, že dočasné zrušení DPH ona nevidí jako problém. Tady se k ekonomické krizi přidružuje i krize naší politické identity a morálky. Jako premiéra suverénní země by ho přece měly zajímat problémy našich občanů, občanů, kteří ho zvolili. Problémy země, které je povinen hájit a zastupovat. Názor nějaké cizinky z Bruselu, která tady s námi ani nežije, ani neumí česky, ať má jakoukoli funkci, je v tomto ohledu přece naprosto nepodstatné. Opět si můžeme brát příklad z toho, jak začali. Nebo i Maďaři. Debata o krizi politické a ztrátě národní a státní suverenity je na místě, protože proces běží dál. Nová německá koalice už deklarovala své cíle, kterými jsou nejen federalizace Evropské unie, ale i naprosté podrobení našich zemí Bruselu, potažmo Německu. Což by samozřejmě praxi znamenalo definitivní ztrátu jakéhokoliv viditelnějšího zastoupení Čechů a Moravanů v Bruselu.

Ano, tady jde o peníze a ekonomiku.